Budeme pokračovat vystoupením pana poslance Michala Kučery. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Chtěl bych upozornit, že duální vysílání nabízela Česká televize do roku 2003.

Z tohoto důvodu je návrh předkládán právě v této novele. Změna do dotýká pouze České televize, nikoliv soukromých společností. Domníváme se, že by Česká televize jako veřejnoprávní médium měla svou veřejnou službu naplňovat mimo jiné i tím, že poskytuje duální vysílání, což pomáhá zlepšit jazykovou vybavenost diváků. Ta je u nás hluboko pod evropským průměrem. Například anglicky se podle průzkumu Eurobarometr domluví pouze 11 procent Čechů, což řadí Českou republiku na spodní příčky spolu s dalšími zeměmi, které mají silnou tradici dabování. Podle zástupců Českých radiokomunikací bude díky přechodu na DVBT2 možné duální vysílání technicky zajistit. Česká televize se rovněž duálnímu vysílání v zásadě nebrání a už dnes ho v omezené míře nabízí divákům satelitního vysílání. Cílem návrhu je však zpřístupnit tuto možnost i divákům, kteří přijímají bezplatné pozemní vysílání, což je asi 60 procent domácností. Návrh byl také předem konzultován s Ministerstvem průmyslu a obchodu a také Ministerstvem kultury. Výsledná podoba pozměňovacího návrhu je kompromisním řešením, které se snaží vyhovět všem připomínkám.

To byl zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě.

Máte slovo. Vážený pane předsedající, nechci rozpravu s ohledem na pokročilou hodinu už příliš protahovat, nicméně myslím, že je důležité, abych se zde znovu k některým věcem vyjádřil. A vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu poslanci Novotnému. On mi tady řekl, že jsem se vyjádřil pouze k tomu spektrálně efektivnějšímu. Já jsem to své úvodní slovo nechtěl příliš protahovat, protože druhé čtení, předpokládám, je od toho, aby se předkládaly pozměňující návrhy, aby se obhajovaly. Myslím si, že z hlediska úvodního slova ministra stačilo první čtení.

Tedy je to vynucený krok. Je to vynucený krok zvnějšku, který si nevymyslela ani tato vláda, ani Ministerstvo průmyslu a obchodu, a předpokládám, že si ji nevymysleli ani operátoři.

Rada a Evropský parlament v současné době projednávají rozhodnutí o využívání tohoto pásma, prošlo v březnu prvním čtením a dá se předpokládat, že do konce prvního pololetí letošního roku bude na úrovni Evropského parlamentu schváleno. Co dělá vláda? Vláda České republiky v roce 2015 přijala strategii správy rádiového spektra. Potvrdili jsme tím náš závazek, který vyplývá z mezinárodních dohod.

Za prvé Česká republika nebude vnímána jako důvěryhodný partner ať už na evropské úrovni, nebo mezinárodní úrovni. Koordinace musí probíhat mezi státy z hlediska uvolňování toho pásma. Je to technická záležitost.

Pokud jde o občany a domácnosti, 60 procent domácností v současné době využívá tuto jedinou bezplatnou televizní platformu, tzv. DVBT.

Co to znamená? Znamená to snížení konkurence. Nepochybně to znamená snížení konkurence.

Mezi těmito platformami se sníží konkurence. K čemu snížení konkurence vede? Snížení konkurence vede k tomu, že bude ukončeno bezplatné televizní vysílání a samozřejmě to umožní zvýšení cen současného placeného vysílání. Nechci prorokovat, ale ta možnost zde určitě je. To, co navrhuje vláda, Ministerstvo průmyslu a obchodu, je standardní a odpovědný postup. Chtěl bych říct, že vytváříme předpoklady pro to, aby ten proces, krok, který je vynucený zvnějšku, probíhal úspěšně a zejména a to bych chtěl podtrhnout sociálně citlivě.

Set top box je záležitost několika set korun. V průběhu čtyř let je možné si jej bez problému pořídit bez jakýchkoliv zásadních finančních dopadů. Pokud jde o pana poslance Bendu, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, já bych vám chtěl říct jednu věc.